A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve Sněmovně i náš návrh na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů a také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Zamítli jste také naše návrhy, kterými jsme řešili současný neadekvátní stav kolem exekucí a lichvy. Zamítli jste také náš návrh, aby bylo vyplácení sociálních dávek na děti, konkrétně například porodného, podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Zamítli jste nám také zákaz propagace islámu na území České republiky a mnoho dalšího. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. A výsledek vašeho čtyřletého vládnutí je nakonec to, že lidem reálně nezbývá v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Důchodcům po dražení zbývá dokonce ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí a lichvu, nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí, a místo toho podporujete nepřizpůsobivé občany, kteří jsou práceschopní, ale dlouhodobě nepracují. Zásadně jste zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ opakovaně upozorňuje na předražené zakázky na ministerstvech vedených hnutím ANO, konkrétně na Ministerstvu obrany, a také na ministerstvech vedených ČSSD a KDUČSL. Několikanásobně předražené jsou dokonce i zakázky na úklid.

Je to pořád dokola.

Na dnešek po pevně zařazených bodech. Ano. A prosím o třetí přihlášku.

V současnosti je totiž v České republice trestné jen takové hnutí, nikoliv však ideologie. Všichni jsme otřeseni tím, jak se v celé Evropě šíří vraždění ve jménu islámu.

Terorismus je jen metoda boje, boje za nějakou ideologii.

Nejde o plané varování.

Evropa následně odolávala po staletí nepřetržitým útokům muslimů ze všech stran a válka muslimů o světovou nadvládu nikdy neskončila. K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i spojenec české vlády, turecký prezident. Islám je ideologie války. Zatímco Ježíš hlásal sekulární stát a nenásilí, tak korán a sunni jednoznačně přikazují boj všemi prostředky za vítězství islámu na celé planetě a hlásají, že tento boj je nekonečný.

Děkuji za pozornost. Pan předseda Kováčik. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den a zdárný průběh této věřme poslední schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období. Poté, co byla schválena a přijata Ústava České republiky, obsahovala několik institutů, které nebyly naplněny, například institut existence Senátu byl naplněn až v roce 1996 a dodneška jsou hlasy, které existenci tohoto institutu zpochybňují. Já teď nebudu hodnotit existenci Senátu jako ústavní instituce, ale budu hodnotit to, že KSČM a její poslanecký klub si od počátku existence Ústavy České republiky uvědomují, že jsou instituty, které obsahuje Ústava a které je třeba naplnit. Jsou to ony prvky přímé demokracie, které ústavodárce zamýšlel použít pro doplnění nebo vypíchnutí důležitých věcí k demokracii parlamentní, čili zastupitelské. K tomu hlavnímu, co klub KSČM od počátku prosazuje a v každém volebním období také nejméně jednou, často i vícekrát, v různých formách a podobách navrhoval, patří institut všeobecného referenda. Nejde jen o některé konkrétní záležitosti, například referendum o našem vstupu do NATO, které nebylo přijato navzdory tomu, že jsme je navrhovali, nebo další jednotlivá konkrétní tematická referenda, ale o to, aby Ústava byla naplněna i v onom zásadním prvku přímé demokracie, kterým obecné referendum je. To je jenom takový historický exkurz, že nejen vy, kteří jste dnes zde v Poslanecké sněmovně, završujete spolu s námi čtvrtý rok volebního období a měli jste to ve svých programech, měli jste to možná třeba i v nějaké formě různých prohlášení, třeba ve vládním. Skládáme účty a zjišťujeme, že toto opět naplněno nebylo.

Druhým mým návrhem je návrh, který zde také nepřednáším poprvé.